Bohužel na Policejním prezidiu se veřejné zakázky moc nedaří.

Jsem jenom rád, že nejdřív nedošlo k tomu, že jim sebrali služební boty, a pak teprve nezačali soutěžit nové, protože to už by naši policisté chodili bosí. Budu rád, pokud k něčemu takovému dojde, a budu si hlídat, jaké ty sankce budou. Sám říkám, zkuste na to víc dohlédnout, aby to opravdu fungovalo. Je to smutné. Pan ministr, pokud si přeje reagovat, může. S tím, že to je smutné, polemizovat nebudu. Chápu, že policisté jsou zvyklí ten odznak mít. Mrzí mě ta situace.

Příkladem toho je např. soutěž na balistické prostředky, tedy ochranné vesty.

Tím jsme vyčerpali pátou interpelaci. Šestá je interpelace paní poslankyně Kovářové na pana ministra financí, který je ale omluven. Vážný pane ministře, dovolte, abych se na vás obrátila s interpelací ve věci platů v sociálních službách. Podotýkám, že obdobnou interpelaci jsem přednesla letos v dubnu na paní ministryni práce a sociálních věcí. V této interpelaci mi nejde o přiměřenost výše platů v sociálních službách, jak by se možná dalo odhadnout z názvu interpelace, ale o něco trochu jiného.

Prostředky na platy za první měsíce roku si vzhledem k nedostatku prostředků musí půjčovat. Získat úvěr ale přitom pro ně jako pro neziskové organizace není úplně jednoduché. Dozvěděla jsem se, že existuje usnesení vlády, které vám a paní ministryni Marksové ukládá, abyste našli řešení tohoto nepříjemného problému. Ráda bych se proto zeptala na harmonogram kroků, které k řešení povedou, a na představu Ministerstva financí, se kterou do těchto jednání půjdete. Děkuji za odpověď. V samém závěru bych panu ministrovi chtěla popřát brzké uzdravení, už proto, aby zase mohl přijít mezi nás. Především na ústních interpelacích bychom ho po čase zase velmi rádi viděli. Děkuji za odpověď. Odpověď dorazí písemně. Pan poslanec Seďa, který bude interpelovat pana ministra dopravy. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, Ministerstvo dopravy, jak jste přednesl na tiskové konferenci, připravuje revizi bodového systému. Chcete trestat nejzávažnější přestupky včetně vymezení výše pokut místo současného rozpětí. Osobně souhlasím s potřebou represe, ale ta by měla vycházet z analýzy příčin dopravních nehod, jejich počtu, a také zda a jak se kontroluje vymahatelnost pravidel. A to, co je pro mě důležité, je daleko více postihovat recidivu, to je opakování přestupků. Na straně druhé si nemyslím, že neustálým zvyšováním represe či výše pokut se dosáhne kýženého cíle, což je snížení nehodovosti a zejména počtu mrtvých a zraněných na našich silnicích. Vážený pane ministře, možná že se shodneme, že daleko lepší je prevence, například v těch úsecích, kde se dopravní nehody opakují či jsou častější.

Tím je předjíždění nákladních vozidel nákladními vozidly tam, kde jsou pouze dva jízdní pruhy. Nejen že vlastní předjíždění omezuje, a dokonce ohrožuje ostatní řidiče, ale zároveň snižuje plynulost dopravy, což opět zvyšuje riziko vzniku dopravních nehod. Chci se proto zeptat, pane ministře, zda by nebylo účinnější, řešit tyto popsané problémy a věnovat se raději prevenci než opětovně zvyšovat represi. Prosím pana ministra.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Seďo prostřednictvím pana předsedy. Prevence je lepší než represe, je to naše filozofie a snažíme se v prevenci dělat spoustu kroků, zejména přes BESIP, přes výchovu řidičů. Nicméně když jsme analyzovali situaci, a to nebylo jenom Ministerstvo dopravy, ale byla to především spolupráce s dopravní policií ČR, tak jsme přišli k tomu, že vlastně systém pokut za přestupky v podstatě nebyl téměř 15 nebo i 20 let novelizován, a jsou pořád na poměrně nízké úrovni. Takže máte pravdu a shodneme se v tomto, že ta prevence a výchova je nejdůležitější. Nicméně jsou i typy řidičů, na které nic jiného než represe neplatí.

To znamená, kdybychom třeba byli schopni je na dálnici zastavit, dát je na odpočívadlo a dvě hodiny s nimi vyřizovat správní řízení, tak oni by si rozmysleli, že ztratí tímto způsobem mnohem víc času, než který rychlou jízdou udělají. Co se týče našeho návrhu a jak říkám, je to společný návrh dopravní policie a Ministerstva dopravy a vedeme o něm širokou veřejnou debatu, měli jsme seminář s dopravními specialisty, vyzýváme veřejnost, ať se nám k tomu vyjádří, a chceme mít podobnou debatu i na půdě Poslanecké sněmovny a Senátu, abychom do té rozpravy nebo debaty o výši pokut a vůbec o bodovém systému a jeho novelizaci vtáhli i poslance a senátory. Tak ta naše myšlenka je následovná. My nejdeme směrem, že bychom chtěli plošně zvýšit pokuty. Nám jde o to, abychom ty nejzávažnější přestupky byli schopni trestat vyššími pokutami. Jde o to, že to jsou přestupky, které ohrožují lidský život. A tam navrhujeme zvýšení pokut. Jdeme tam také způsobem, že chceme sjednotit dnešní praxi, tak aby nebyla roztříštěna, aby měla vnitřní logiku. Jinými slovy, za ty zásadní přestupky je to princip dvakrát a dost.